Tyto osoby mohou následně vykonávat regulované činnosti v oblasti Fplynů a regulovaných látek.

Současně je třeba doplnit také sankci na vyřazení těchto přístrojů a systémů v provozu po takzvaném koncepčním datu spolu se zajištěním jejich znovuzískání, regenerací, recyklací a znehodnocením. Tím upozorňuji, že bude potřeba upravit a asi v budoucnu podat pozměňující návrh na změnu účinnosti. Načtu dvě omluvy, které zde přišly, a to pana poslance Martina Kukly mezi 14. a 17. hodinou z pracovních důvodů a pak se také omlouvá pan ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, a to od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Nacházíme se v obecné rozpravě, do které nemám žádnou další přihlášku, proto tedy obecnou rozpravu končím. Tak my jsme si špatně předali informace s panem místopředsedou a teď vás tedy... omlouvám se.